Já vám také děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte jenom velice stručně. Byl jsem požádán legislativou jak sněmovní, tak Ministerstva dopravy, abych se přihlásil k legislativně technickým úpravám. Jsou dvě, podrobně je přečtu v podrobné rozpravě, do které se tím hlásím. A jenom pro informaci, první legislativně technická úprava se týká chyby v textu a druhá legislativně technická úprava se týká opravy data účinnosti. Což je v podstatě logické, aby se posunula do reálného termínu účinnost zákona, který je teprve schvalován. Já také děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze navázat na pana kolegu Laudáta.

Je to velmi jednoduché.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady se několikrát zopakoval termín sdílená ekonomika.

To, že to má některé rysy sdílené ekonomiky, to je možné, nicméně sdílená ekonomika nebo jak ji mohu třeba chápat já, tak já chápu sdílenou ekonomiku jako ekonomiku, kdy sdílím náklady na svůj prostředek, nebo respektive službu, kterou já sám vykonávám. To znamená, pokud bych zůstal v té dopravní terminologii, respektive v té oblasti taxislužeb či různých spolujízd, tak sdílenou ekonomikou bychom snad mohli tak vzdáleně nazvat nějaké formy spolujízdy, které se nabízejí na internetu, to znamená já jedu do Brna navštívit pana poslance Blažka a cestou si vezmu dva až tři spolucestující, kteří mi přispějí na benzín. Toto potom je možné nazývat nějakou formou sdílené ekonomiky.

Ty důvody jsou logické.

To znamená méně regulací na jedné straně a na druhé straně umět se postavit onomu fenoménu, který se nazývá sdílená ekonomika.

Tím se předejde případným sporům při náhradě škody, kde by oprávnění odebrala například Policie České republiky a správní řízení vedl dopravní úřad a došly k jinému závěru. Spor by se tak vedl o to, kdo způsobil škodu a v jakém rozsahu v případě neoprávněného odebrání průkazu řidiče taxislužby do okamžiku ukončení správního řízení.

A samozřejmě to se dozvíme až v dalším projednávání jak ve výboru, tak ve třetím čtení tady u nás v Poslanecké sněmovně.

Já vám děkuji. V tento moment nevidím... vidím přihlášku.